Pokud budeme ještě jednat ve zvláštním bodu, tak se s tím budeme ještě více mazat a bude to více zavánět. To, co je skutečně nebezpečné, abychom legitimizovali takovéto radikální extremistické názory, že kdo nepracuje, tak šup s ním někam, to myslím, že odmítnout musíme. A pokud chceme něčeho dosáhnout a má o tom být konkrétní výsledek, tak myslím, že by to mělo být tím, že se k tomu postaví pan vicepremiér čelem.

Děkuji za slovo.

Nikdy jsem neřek' šup sem. Takže tu formulaci, kterou jste si osvojili a která je vytržena z kontextu, tak samozřejmě já se za ni omlouvám, i když nikdy takhle nebyla řečena. Takže se omlouvám za věc, kterou jsem nikdy takhle nevyřkl. Pokud nejsou žádná další přednostní práva, tak budeme postupovat podle řádných přihlášek. Pan poslanec Soukup a připraví se pan poslanec Lank.

Já se obrátím na pana prostřednictvím pana Hamáčka bych chtěl oslovit pana předsedajícího k tomu jeho vystoupení. Ale nechme to. Kolem návštěvy německé kancléřky Angely Merklové naše nejvyšší politická reprezentace přímo hýřila ujišťováním, že postoj České republiky k migraci je neměnný. Slyšeli jsme několikrát premiéra Sobotku v médiích, že řekl, že nepřijmeme kvóty, nepřijmeme žádné přerozdělovací mechanismy a podobně. Jde tady jenom o to, že ten materiál ve skutečnosti, který projednala vláda, ve skutečnosti obsahuje vyhlášení výběrového řízení na generálního integrátora cizinců přidělených do České republiky. Je to zakázka za více než půl miliardy. Jakých cizinců? Aby nedošlo k omylu, že to budou Ukrajinci nebo lidé z příbuzných oblastí, řekl bych z oblastí nám kulturně blízkých, tak bylo přijato už prvních osm migrantů ze Sýrie a čekají se další. To je důvod, proč žádám o zařazení nového bodu do programu této schůze. Měl by mít název Informace premiéra o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem. Už to tady jednou bylo na stole, ale myslím si, že neškodí to zopakovat. Je to před tím bodem o zvýšení pravomocí ombudsmanky. Prosím pana poslance Lanka. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád chtěl předřadit dva body a vezmu to s dovolením při jednom. Tím prvním je č. 97, sněmovní tisk 525, což je trestní zákoník, a druhým je pak bod č. 117, sněmovní tisk 670, což je návrh na vydání zákona proti terorismu. Oba navrhuji zařadit jako první bod na středu, tedy zítřek odpoledne za další případně již zařazené body. Ten první návrh zákona řeší jednu zásadní chybu trestního zákoníku. Ten totiž v aktuální verzi sice zakazuje službu v armádě cizích států, nicméně nepočítá s tím, že existuje i útvar, který není oficiálně uznaný jako stát, ale přesto disponuje vojenskou silou a představuje zásadní bezpečnostní hrozbu. Mluvím samozřejmě konkrétně o tzv. Islámském státu. Na službu v jeho armádě se český trestní zákoník nevztahuje, jak vyplývá z našich analýz, a proto je třeba ho aktualizovat, což řeší právě náš návrh zákona. Druhý návrh zákona je ve stručnosti soubor několika opatření, která jsou převzata z protiteroristického balíčku přijatého na Slovensku, dokonce v o něco mírnější verzi. Takže předem odmítám, že by to bylo v rozporu s unijní legislativou. Když to šlo na Slovensku, tak nevidím důvod, proč by to nešlo i u nás. Dneska je trestnost takové činnosti přinejmenším sporná, a proto považuji za klíčové trestnost jakékoli podpory terorismu jasně kodifikovat. Na důležitost obou návrhů poukazuje i zpráva Bezpečnostní informační služba za minulý rok. Ta jasně říká, že i v České republice existuje hrozba teroristického útoku islámských džihádistů.

Podle zprávy služby by návrat takových osob do Evropské unie představoval vážnou bezpečnostní hrozbu. Už delší dobu je známa informace, že do Islámského státu odcházejí tisíce Evropanů, aby za něj bojovali nebo aby pak na území Evropy šířili teror. A ono je bohužel jenom otázkou, jestli první Češi už k Islámskému státu přešli, nebo to brzy udělají, prostě je to jenom otázka času. A prosím vás o podporu předřazení těchto návrhů zákonů. Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou a po ní vystoupí pan poslanec Roman Váňa. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto navrhnout pevné zařazení bodu 125, novela zákona o podporovaných zdrojích energie, sněmovní tisk 709. Navrhuji ho zařadit jako první bod na středu 7. 9. odpoledne, anebo za pevně zařazené body. Návrh zavádí mechanismus definující limity maximálního množství energie, na které je výrobce oprávněn nárokovat podporu za obnovitelné zdroje. Díky tomu by se solárníkům nevyplatila ani koruna navíc, než je nezbytně nutné. Upozorňuji, že k přemrštěnému vyplácení dochází i přes urgence Energetického regulačního úřadu. Zákon garantuje návratnost investic do 15 let. Na druhé straně jsou i solárníci, kteří ne vlastní vinou nemají garantovanou za 15 let návratnost investic. Dámy a pánové, věřím, že v této Sněmovně je vás většina, která není spokojená se stávajícím stavem, a že najdete odvahu náš návrh podpořit.